Pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za podporu těchto návrhů. Ano, děkuji. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá paní zpravodajka, nemá paní ministryně. Ale budeme se muset vyrovnat s jedním návrhem, o kterém musíme hlasovat, a to je návrh, který přednesla paní zpravodajka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami.

Opět podle dohody politického grémia počkáme tři minuty, než budeme hlasovat.

Tak jsme připraveni. Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.